Jestliže se Česká republika z dobrých důvodů postaví na stanovisko menšiny zemí, jestliže Česká republika z dobrých důvodů patří k několika zemím, které tyto pakty oba, nebo jeden, odmítají, tak pak to stanovisko musí být zdůvodněné, musí být hájeno napříč politickým spektrem, ale přinejmenším musí být srozumitelně a jasně vysvětlováno celou vládou. A my jsme v situaci, že se to neděje, že tu premiér říká něco jiného než ministr zahraničí v jednom týdnu, a dokonce že premiér říká, že se o postoji ministra zahraničí dozvěděl, a teď cituji, od kolegů premiérů při nějakém jednání na evropské úrovni. Dámy a pánové, kde to jsme? My jsme si v České republice možná zvykli na všechno. Ale tohle pro zahraniční partnery, pro zahraniční diplomaty, pro lidi, kteří jsou odpovědní za zahraniční politiku v jiných zemích, to vypadá pouze směšně, diletantsky a amatérsky. Takovouto zahraniční politiku nemůžeme mít. A já využívám této příležitosti, abych vyzval premiéra, vyzval vládu, vyzval koaliční partnery této vlády, aby sjednotili zahraniční politiku a nadále nepoškozovali zájmy České republiky.

Ještě jednou, vážené poslankyně, vážení poslanci. Možná že si pamatujete, když byla mimořádná schůze minulý čtvrtek, tak jsem tady první tři minuty hovořil právě o tom paktu o uprchlících a požádal jsem vládu a ministra zahraničí, aby byli v této věci zdrženliví.

Když to dnes poslouchám, tak mám tři důvody zde vystoupit ještě jednou. První důvod je koncepce zahraniční politiky. Ministerstvo zahraničí se zdržuje. Vláda je pro. Tři rozdílná stanoviska lidí, kteří by se měli dohodnout na tom, jak budou reprezentovat v zahraničí Českou republiku. Každé absolutně rozdílné. Za druhé. Jak mám chápat to, že tady ministr zahraničí není, když se jedná přímo o věc, která je velmi citlivá, kterou má ministr zahraničí v gesci, a kdy by měl aspoň poslouchat, o čem se tady bavíme? A on tady není. A třetí důvod je, že o tom vláda nechce diskutovat. A Poslanecká sněmovna taky ne, nebo koalice o tom nechce diskutovat, protože jsme tady slyšeli dvě veta. Sociální demokraté a hnutí ANO zavetovali tento bod, abychom o tom nemohli mluvit. Takže mi dovolte, abychom se mohli poradit tady o té věci. Dovolte mi požádat o hodinu na poradu poslaneckého klubu hnutí SPD.

Tedy této žádosti bezprostředně vyhovím.